Stanovisko pana ministra?

Můžeme pokračovat. Pan ministr, stanovisko?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 154. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 155. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. A16, což je jenom uvnitř kapitoly Ministerstva kultury zavázání prostředků na festivaly. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 156. S návrhem byl vysloven souhlas. Omlouvám se, pane zpravodaji, hlásí se pan předseda Stanjura. Mám dotaz.

Já se omlouvám.

Táži se pana ministra, zda můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat, všechno je v pořádku. V tom případě budeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji, abyste pokračoval v proceduře.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Ministerstvo kultury proti Všeobecné pokladní správě 100 mil. korun na památky. Stanovisko pana ministra?

S návrhem byl vysloven souhlas. Stanovisko pana ministra?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy, které byly podány a hlasovány na rozpočtovém výboru. Teď bychom hlasovali pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení. B1, což je přesun v rámci kapitoly Ministerstva životního prostředí. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 160. S návrhem byl vysloven souhlas.

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Dále B3, což je Ministerstvo kultury proti Ministerstvu zahraničních věcí. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. B4, což je 90 mil. korun pro Ministerstvo vnitra z Ústavu pro studium totalitních režimů. Podával pan kolega Ondráček. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut.